My jsme se na tom rozpočtu nepodíleli. To máte dohromady, teď to nechci počítat, 25 poslanců a to není většina v Poslanecké sněmovně. Takže zase, až budeme hlasovat o tom návrhu jako celku, tak se ukáže, kdo tento rozpočet vlastně chce nebo nechce.

Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Protože nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do rozpravy, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat schválením navržené procedury, kde všichni navrhovatelé již souhlasí s procedurou, tak jak ji zpravodajka před hlasováním přečetla.

Kdo je proti? Děkuji. Budeme tedy postupovat podle jednotlivých bodů, tak jak byla procedura navržena. Prosím, paní zpravodajko.

Takže si myslím, že teď můžeme buď revokovat to usnesení a začít správně, nebo se vyrovnáte s tím, že budeme hlasovat ta béčka, tak jak jsem je navrhl.

Je to tak? Je to tak.

Je tam pouze upřesnění názvů titulů, z kterých se budou čerpat finanční prostředky. Pan předseda Stanjura. Já se omlouvám. To jenom aby bylo úplně jasno.

Paní zpravodajka. Já jestli mohu, pane kolego, já jsem tady četla návrh procedury, proti kterému nikdo nic nenamítal.

Takto zněl návrh procedury.

Takže to je celé.

Tak.

Rozumíme si dobře, o kterém bodu hlasujeme?

To znamená, že o tom vystupoval pan předseda Bartoš, protože akceptoval ten návrh, který byl k proceduře, a pan kolega Stanjura navrhoval pozměňovací návrh té procedury předtím, a to bylo obsaženo, součástí té procedury. Přesto tedy nechám na začátku hlasovat o protinávrhu pana poslance Zbyňka Stanjury. Kdo je pro hlasování 44. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy postupovat podle původně schválené procedury. Můžeme začít, paní zpravodajko. Začínám tedy znovu.

Paní ministryně, vaše stanovisko. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.